Závěrem: jsem si vědoma problémů v těchto lokalitách, nijak je nesnižuji, ale tento zákon bohužel není řešení. Děkuji, paní místopředsedkyně. A nyní zde mám přihlášené tři faktické poznámky. Poprosím paní poslankyni Janu Pastuchovou. Děkuji, paní předsedající. A vzpomeňte si, poslanci ODS, na zákon třikrát a dost.

Já chci říct k tomu šetření, paní poslankyně.

Tak to udělejte. Děkuji, paní poslankyně. Prosím. Děkuji, paní předsedající.

Ale co chybí, jsou právě standardy na byt, které jsem tady řekla a byly velice jednoduché.

Také děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych velmi rád zareagoval na předřečnici, paní místopředsedkyni Richterovou.

Já si myslím, že je potřebné, aby děti z těchto rodin měly šanci, měly životní šanci chodit do školy, něco se vyučit nebo získat nějaké vzdělání na střední nebo vyšší škole, popřípadě vysoké škole, ale tím to tady vlastně úmyslně blokujeme.

To si myslím, že je důležité, aby tady zaznělo. Takže, prosím, už to tady znovu neblokujte a pusťte to do dalšího čtení. Dívají se na vás občané. Taky ta volitelnost, ti čtyři poslanci, to je přesně ten výsledek.

Prosím, máte slovo.

Tak to je tedy faktická oprava toho, co bylo řečeno. A stejně tak k těm sankcím. Pro ty, kdo neposílají děti do škol, tak těch už máme šestero.

Nezafunguje to tak, jak tady říkáte. Také děkuji a vidím zde další faktické poznámky: paní poslankyně Barbora Urbanová, připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, máte slovo.

Děkuju. Děkuji, paní poslankyně. A nyní s faktickou paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, máte slovo. Já taky jen krátce, prostřednictvím vašim, ke starostům.

Děkuji, paní poslankyně. Nyní se s faktickou přihlásil pan předseda Jakub Michálek.

Pane předsedo, máte slovo.